Za druhé, ta kontrola se svěřuje stávající komisi pro kontrolu odposlechů a je to všechno obsaženo jako pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost, který už je v systému. Neboli to hlavní sdělení je, že výbor pro bezpečnost kromě podpoření předlohy podpořil také zavedení systému kontroly pro přístupy k centrálnímu registru bankovních účtů. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana poslance Bendu nevidím, požádám tedy předsedu ústavněprávního výboru, aby přednesl návrh usnesení.

Ústavněprávní výbor přijal v této věci také usnesení, a to na své schůzi 28. dubna. My jsme doporučili Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů.

Nicméně dovolte mi, abych krátce odůvodnil pozměňovací návrhy, které byly přijaty. Jednak jsme navrhli prodloužit pětiletou lhůtu na desetiletou, tedy lhůtu, po kterou budou uchovávány žádosti o poskytnutí údajů, tzn. pro to, aby bylo možné zpětně, alespoň deset let, kontrolovat to, jak s těmito žádostmi bylo naloženo, a také jsme přijali nový paragraf, nebo navrhujeme přijmout nový paragraf 11 kontrola poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, tzn. zřídit kontrolu, kterou by vykonávala Poslanecká sněmovna, která by v této věci zřídila kontrolní orgán. Nejde ani tak o to, že bychom zřizovali nový orgán Poslanecké sněmovny, ale že bychom tuto pravomoc včlenili do komise, která už dnes pracuje a zabývá se např. otázkou kontroly odposlechů. Takže je to spíše snaha vyhovět těm, kteří mají obavu ze zneužití tohoto centrálního registru. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku. Požádám tedy pana poslance Ondráčka. Prosím, pane poslanče. Tak jak jsem u minulého tisku poměrně kritizoval liknavost Ministerstva financí, a že přestože to má mít prioritu své vlády, trvá jim to rok, tak v tomto případě musím Ministerstvo financí a vládu pochválit, že konečně bude centrální registr a že tomu nic bránit nebude. To, že vznikne jakási kontrolní vyšetřovací nebo kontrolní skupina zde v parlamentu, ničemu nebrání. Z vlastní praxe vím, že to je stejně jenom pro formu. Takže ulehčí to určitě orgánům činným v trestním řízení a je jenom dobře, že se tento sněmovní tisku blíží k závěru. Za toto bych chtěl vládě poděkovat. Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr financí zde mluvil o tom, že se při jednání ve výborech podařilo rozptýlit obavy z toho, že tento zákon o zavedení centrální evidence účtů může být i zneužit. No, já nejsem ani členem rozpočtového výboru ani členem ústavněprávního výboru, ale jsem členem podvýboru pro bankovnictví a tam také byla paní náměstkyně Schillerová, byli tam další zástupci, včetně ředitele Finančního analytického úřadu. Jakákoliv centrální registrace údajů se dá vždy odůvodnit nižšími náklady, efektivností, úsporou času v případě jejich zákonného použití.

Proto na každé další prolomení toho, co stát na jednom místě eviduje, bychom měli být velmi opatrní. Vláda tedy navrhuje centralizovat účty fyzických i právnických osob v registru, který povede Česká národní banka. Osobně bych předpokládal, že v takovém případě vláda ještě předtím provede aktuální hodnocení dopadů regulace této normy, které by měl předcházet věcný záměr zákona. I co se nestalo.

Přiznám se, že je to pro mě trochu zvláštní postup na straně vlády.

Současný návrh o vytvoření centrálního registru účtů předpokládá zúžení těch oprávněných osob o poskytování údajů pouze na orgány činné v trestním řízení, Finančního analytického úřadu, orgány Finanční správy, Celní správy a zpravodajských služeb.